Pokud se nikdo další nehlásí, budeme hlasovat jednotlivě o těchto návrzích.

Rozhodneme v hlasování číslo 135, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh byl od pana kolegy Štětiny, a to dnes po pevně zařazených bodech informace ministra zdravotnictví, alternativně ministra vnitra, o situaci v radiaci po havárii jaderné elektrárny ve Francii.

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jitky Chalánkové.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh byl přijat.

Než budeme pokračovat, přečtu další omluvy, které byly doručeny předsedovi Poslanecké sněmovny.